Mně se líbí velmi zásadový postoj pana kolegy Kalouska k právu a spravedlnosti, akorát mi na tom trošku vadí, že on byl členem lidové strany ještě v době socialistického zřízení, kdy byla pevnou součástí Národní fronty.

Ano, určitě, celý tento postup projednávání tohoto zákona nepochybně opozice napadne k Ústavnímu soudu a Ústavní soud bude o tom, zda ty procesy byly v pořádku, či nikoliv, rozhodovat. Já jsem mluvil s lidmi, kteří byli autory jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

Takže opravdu ti tvůrci s tím nepočítali.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Eviduji faktické poznámky, přednostní práva. V tom případě dvě, běží normálně rozprava. Takže faktickou poznámku, pane předsedo.

Pan poslanec Benda, pan předseda Laudát, paní poslankyně Chalánková. Prosím, máte slovo.

Ano, je pravda, že se nepočítalo s tím, že by byla rozprava ve třetím čtení.

A návrh, který zde podal pan kolega Stanjura a pro který vás 85, nebo kolik vás bylo, hlasovali proti jeho přijetí, byl návrh, který říkal: dodržme jednací řád, který jasně říká na závěr třetího čtení Sněmovna nejdříve hlasuje o návrzích na zmítnutí a posléze o pozměňovacích návrzích a posléze o tom, jestli s návrhem vyslovuje souhlas. 85 lidí v tomto sále hlasuje proti tomu, abychom dodrželi zákon o jednacím řádu. Já se ptám, jestli vám to stojí za to. Než udělím další slovo, přečtu omluvenky.

Nyní tedy faktická poznámka pana předsedy Laudáta, připraví se paní poslankyně Chalánková. Děkuji. Já jenom technicky nebo krátce k panu kolegovi Plzákovi.

A vy říkáte, nebo jste říkal, prostřednictvím pana předsedajícího, že dělali stafáž.

Ale dneska je zásadní rozdíl, dneska nikdo není ohrožen, nejsou ohroženy jeho děti na kariéře, budoucnosti, možnosti vzdělání, nejsou ohroženi, máme pořád ještě demokratický režim. V tom je ten zásadní rozdíl. A vy to děláte rádi a dobrovolně, takže v tom je zásadní rozdíl. Já vám děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou paní poslankyně Chalánková. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych zareagovala na slova pana ministra Jurečky. Vážený pane ministře, můj bývalý spolustraníku, dovolte, abych se ohradila proti slovům, kterými jste zde reagoval na vystoupení pana ministra Kalouska a takto jste jej oslovil. Všem je jasné, že státní rozpočet vždy reaguje s určitým zpožděním na legislativní kroky a náklady různých zákonů, které jsou přijaty předtím.

V té době nastal jev, který asi nastat neměl. To chybou bylo.

Za TOP 09 jsme tam byli za rozpočtovou zodpovědnost, která přinášela nemalé politické oběti. Nebylo to vůbec jednoduché ani pro mě, ale přesto národní program reforem v době nepříliš výhodné a vhodné byl prosazován. Já bych se velmi ohradila, pane ministře, proti tomu, že pokud podepíše ministr rozpočet, tak že je to aktuální obraz té situace, která je v té dané chvíli. Je to vždy odraz se zpožděním. A v té době se podařilo prosadit takové návrhy, které mohly umožnit obsluhu státního dluhu a státní dluh zbrzdit.

Je tady jedna faktická poznámka, pan poslanec Koskuba.